Na závěr mi jenom dovolte konstatovat, že naše pozice při přípravě na konzultaci je, že ochota jednat s Ruskem je, chceme komunikovat standardními kanály, nevznikají zde nějaká paralelní konzultační centra.

Děkuji za slovo.

Jak dlouho tady jste?

Komunisté to dělali.

Děkuji. Prosím, faktická. Děkuji za slovo. Nabízí se řečnická otázka, pane poslanče, kolik lidí jste taky za ty ideály zabili v padesátých letech.

My jsme se tím zabývali na zahraničním výboru. Jednání tedy bylo zavřené, nicméně jsme byli poměrně detailně informováni o těch představách a konturách. Nicméně z toho jednání zahraničního výboru jednoznačně vyplynulo, že vlastně Ruská federace nespolupracuje ani na přípravách nějak aktivně, že oni vlastně o to moc nestojí.

Ta rovnocennost je velice zásadní záležitost v mezinárodní politice, protože jsme suverénní stát, Česká republika.

Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Michálek.

Já jsem vůbec nechtěl vystupovat k tomuto tématu, které trochu připomíná žabomyší válku, nicméně když už tady pan Luzar otevřel otázku ideálů komunistické strany, tak nemůžu připomenout, že ty vaše ideály odvezly mého pradědečka do uranového dolu a mou prababičku vysídlily stovky kilometrů od domova.

Samozřejmě po otevřené soutěži na umělecké zpracování toho díla. Děkuji. Já jenom doplňuji omluvu pana ministra Havlíčka. Tak pan poslanec Dolejš se dočkal.

Takže z tohoto důvodu jsem se na to ptal a myslím si, že ta debata, která vlastně spíš eskaluje ten problém, sem upřímně řečeno nepatří. Kvituji, že pan ministr sice odpověděl v poklidném tónu, ale říkám, bohužel ti, kteří se na to ptají, tak těm asi z této odpovědi uspokojivou reakci nedám. Samozřejmě, my jsme parlament, neřešme usnesení, legitimní usnesení, Zastupitelstva městské části Prahy 6.

Protože věřte, nebo nevěřte samozřejmě vím, že je tam skupinka, která tuto sochu nenáviděla, ale daleko více občanů tam bylo těch, kterým to v podstatě bylo jedno, stejně jako mně.